Na druhé straně je možnost se na to podívat při velké novele stejného zákona v druhé polovině roku, pokud by tam vznikl nějaký větší problém. Ale znovu podotýkám, teď neřešíme podporu či nepodporu živočišné výroby, ale řešíme transparentnost subjektů, které dostávají nějaké podpory. Děkuji vám. S další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura. Máte slovo, pane poslanče.

Kdyby tam neudělali tu chybu nebo nejasnost ohledně toho, kdo či zda má právo nebo nemá právo vybírat poplatky za obnovitelné zdroje apod., tak se tím přece vůbec nezabýváme.

Myslím, že to bylo někdy v tom listopadu nebo prosinci, ještě tady byl pan ministr průmyslu Cienciala. Děkuji vám. Mám zde dvě omluvenky, z odpoledního jednání se omlouvá pan poslanec Jiří Pospíšil a dále z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny se omlouvá pan ministr obrany Martin Stropnický.

Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nemám faktickou poznámku, spíš mě děsí způsob projednávání tohoto zákona, nebo novely. Pan ministr sem s tím přišel, že je potřeba udělat jisté technické opatření, novelu, pak si na to tady začneme zavěšovat pozměňovací návrhy a ve třetím čtení na místě se začneme dohadovat o tom, co tím kdo chtěl říci, zda to tak je, jak to bude řešit konkrétní situace. Mně přijde, že se dostáváme s tímto bodem do naprosto hazardního stavu, a opravdu to prostě je něco, co by se nemělo opakovat.

Mám zde dvě faktické poznámky první je pan poslanec Pilný, jako druhý pan poslanec Mládek. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové a kolegyně, já bych chtěl jenom být faktický a připomenout historii.

Jen pro připomenutí. Druhá věc. Novela energetického zákona je nutná a připravuje se, takže na tom není nic zvláštního, protože jsme přijali vlastně zákon předchozí vlády. Hospodářský výbor se dohodl, že pozměňovací návrhy, které nebudou řádně projednány hospodářským výborem, prostě přijímat nebude.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, mám zde ještě další dvě faktické poznámky, první je pan poslanec Bendl, další pan poslanec Laudát. Takže máte slovo, pane poslanče.

Já jenom bych připomněl, že jsou tady nějaké problémy se soláry, a jestli tedy někdo nechce znovu říct, komu patří bioplynová stanice, to si myslím, že snad je úplně směšné. Nechápu, proč tohle to chceme ze systému vyjmout. A jinak, obával bych se toho do budoucna, že se někdo na tu babičku s tím dědečkem bude pouze vymlouvat a bude říkat, víte, já nejsem schopen ty akcie tý babičky a dědečka sehnat do mrtě. Ale ve finále tím vytvoříme prostor pro věci, které tady třeba za pár let někdo bude řešit, a bude se ptát, jak je to možné, proč si Poslanecká sněmovna neřekla, že tady jsou nějací vlastníci, kteří chtějí sahat na evropské nebo státní peníze. To jenom podotýkám. Nejde o tu babičku, jde o tu výmluvu na tu babičku, která nás může čekat.

Pokud by to stálo tak, jestli má být schválen zákon pouze s pozměňováky hospodářského výboru, anebo má dojít k návratu do druhého čtení, tak preferuji variantu číslo 1, protože je tady nějaký důvod pro tento zákon, který je úplně jiný než to, co tady teď diskutujeme. Děkuji vám.

A myslím si, že ta devadesátka byla nejenom namístě, ale ukazuje se, že ani to asi nestačí.

Tak tam, kde to chcete opravdu upravit na aktuální podmínky a odstranit některé věci, tak tam já vidím potom prostor na to, aby se ty věci napravily. Ale takhle ad hoc je to velice riskantní. Děkuji vám.